Abychom si to připomněli, byla jakási paní Markéta Regecová, která odmítala prodat za mizernou dumpingovou cenu své pozemky této firmě, která tam měla vyrábět barevné televizní obrazovky velký hit 90. let.

Já to upřímně řečeno nevím, ale vím, že není v Hranicích na Moravě. Rovněž celý ten humbuk s tím, že investiční pobídky mají pomoci řešit nezaměstnanost, se ukázal jako lichý.

Na to jsme dávali investiční pobídky! Blahopřeji! Ukázalo se totiž, dámy a pánové, že celá tato slavná politika ČSSD ohledně investičních pobídek byla fatálním fiaskem. Ve skutečnosti se totiž jednalo o podporu zahraničního velkokapitálu a diskriminaci firem domácích, které na takovéto pobídky nikdy dosáhnout nemohly.

Je evidentní, že jsem se mýlil. A proto je také evidentní, že tato vláda můj hlas nedostane, byť by zpívala hlasy andělskými. Děkuji panu poslanci Kortemu. Pak řádně přihlášená paní Věra Kovářová. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Možná jenom krátká odpověď panu poslanci Kortemu. Velmi rychle odešla z České republiky a nesplnila své závazky, které vůči České republice měla.

Veřejně pranýřovaná, co si dovolila neprodat své majetky!

A teď se hrozně divíme, že vlastníci nechtějí prodávat své pozemky za tyto směšné ceny. Ale vzpomínám si na slib těch tisíců a tisíců pracovních míst. Zaplatili jsme to a pracovní místa nejsou, už pěkně dávno. Děkuji i za dodržení času. A nyní řádně přihlášená paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, když jsem se před deseti hodinami přihlásila do rozpravy, myslela jsem si, že vám sdělím spoustu objevných myšlenek, kterými vás vzhledem k jejich intelektuální neotřelosti možná i potěším. Po vyslechnutí příspěvků mých předřečníků je mi jasné, že argumenty, kterými jsem chtěla zpochybnit kvality vládního programového prohlášení, se už nezdají být moc originální. Při pohledu na vaše unavené obličeje je mi jasné i to, že vás nejvíc potěším, když svoje vystoupení bez zbytečného prodlužování ukončím, a to třeba citací čínského přísloví: Kdo snadno slibuje, tomu příliš nedůvěřuj. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi několik poznámek k programovému prohlášení vlády z pozice akademického pracovníka, z pozice vysokoškolského učitele a z pozice ještě stále vědeckého pracovníka. Podpora vzdělávání, školství, vědy a výzkumu je cíl každé vlády. Není pochyb o tom, že vzdělaní lidé jsou schopni aplikovat výsledky vědy do praxe a jsou základem prosperity společnosti. Na tom se jistě shodneme napříč politickým spektrem. Programové prohlášení tyto cíle obsahuje a je to v pořádku. Není to však žádné překvapení, je to samozřejmě nutnost. Překvapení by bylo, kdybychom v programovém prohlášení vedle formulace cílů, které už stejně formuloval někdo jiný v minulosti, nalezli také konkrétní a funkční návod, jak se ke zmíněným cílům dostat. Není to samozřejmě jednoduché, toho jsem si vědom. Přesto bych čekal, že programové prohlášení alespoň náznak řešení obsahovat bude. Neobsahuje. Jako opoziční poslanec ale budu rád a přeji vládě, aby se alespoň něco ze zmíněných cílů vlády splnilo. Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, jsem na tom podobně jako kolegyně poslankyně Kovářová. Mám tu zkušenost, že když dost dlouho sedím na schůzi, tak většinou to, co mě napadne, někdo během té schůze řekne. A jelikož jsem jeden z posledních, tak se to stalo i v tomto případě a já se tím pádem zříkám práva vystoupit. Teď se ptám pana předsedy Miholy, jestli uplatňuje přednostní právo. Ano, prosím. Pane předsedo, máte slovo.

Od říjnových předčasných voleb uplynulo déle než čtvrt roku, což dokládá, že se tato vláda nerodila úplně jednoduše. Dle mínění mnohých je pro někoho koalice ČSSD, hnutí ANO a KDUČSL nejlepším z možných řešení, pro jiného nejméně špatným řešením povolební situace a zdá se, že také jedním z mála reálných řešení povolební situace. Vždyť o dalších alternativách se v podstatě ani mnoho nediskutovalo. Jsem rád, že se vláda v koaliční smlouvě i v programovém prohlášení jednoznačně přihlásila k sociálně a ekonomicky orientovanému tržnímu hospodářství.